Ty informace si snadno každý získá na příslušných ministerstvech, mají je na svých stránkách.

Chceme celoevropské řešení, které bude výhodné především pro malé státy. My jsme jednali s řadou ministrů. Problém v tomto směru má celá řada států. My jsme jednali v poslední době s ministerstvem Rakouska, Finska, Francie, Lotyšska, Chorvatska, Slovinska, Španělska, Německa, Řecka. Ti všichni mají podobné nebo ještě větší problémy než my a většina z těchto zemí nemá tu legislativu, kterou se nám podařilo v loňském roce připravit a předložit.

Nejenom během ledna jsem na Ministerstvu zdravotnictví na toto téma pořádal řadu tiskových konferencí, stejně jako po vládě, ale i tady v Poslanecké sněmovně, byl jsem v médiích, mluvím opakovaně s novináři a samozřejmě i s vámi, kolegyně a kolegové, víte to stejně dobře jako já. Vydali jsme řadu tiskových zpráv, řadu informací, přehledů.

A jsem rád, že to uznává jak prezident Lékárnické komory, tak předseda Asociace praktických lékařů pro dospělé doktor Šonka, tak vedení Asociace praktických lékařů pro děti a dorost.

Vystoupil jsem také na tiskových konferencích po jednání vlády.

Pokud to někdo říká, já jsem opravdu žádnou oficiální písemnou pozvánku nedostal, nepřišla na Ministerstvo zdravotnictví, nepotvrdil jsem účast, nedostal.

Technicky...

Všichni víme, jak standardně probíhají pozvánky na podobné akce.

Já jsem svou účast písemně nepotvrdil, naopak. Na Ministerstvu zdravotnictví proběhl zdravotní výbor ve středu před touto akcí, kde nepadlo jediné slůvko, že by následující den podobná akce byla. Prostě to je pravda, zase z toho zdravotního výboru existuje záznam.

Tady jsem dostal oficiální pozvánku.

Určitě tato akce tak jako všechny akce bude otevřená, budou na ni pozvaní bezesporu předpokládám všichni poslanci. Tři dny před konáním té akce, která proběhla ve čtvrtek, a já se omlouvám, ale velmi mě to mrzí, dorazila pozvánka na tuto akci, toto je ta pozvánka. Ale já jsem nikde účast nepotvrdil. Pokud jsem písemně potvrdil účast, prosím, ukažte mně to.

To nebudu zařazovat. Ale abych ten bod nějak navrhl. Nicméně tak jak toto vnímám jako chybu, která se tady objevila, a jsme lidé, děláme chyby, naprosto jasně si uvědomuji, že tam mělo být předsedkyně klubu hnutí ANO, je to velmi správně, tak stejně tak prosím, akceptujte, že tam byla další chyba účast potvrdili, protože já jsem opravdu účast nepotvrdil.